Děkuji za přednesení návrhu.

Máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Myslím si, že zítra bude probíhat jednání o důvěře vlády. Bylo by velmi dobré a žádoucí a patřící ke zvyklostem, že vedení Poslanecké sněmovny bude kompletní. Stejně tak i zítra bude zasedat organizační výbor, kde v tuto chvíli hnutí ANO nemá dva zástupce, což samozřejmě pro jednání na tomto organizačním výboru je určité oslabení. Takže dovolte, abych o toto požádala.

Také děkuji za přednesení návrhu a další je přihlášený s přednostním právem k pořadu schůze pan předseda Výborný.

Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, milé kolegyně, milí kolegové, já bych si dovolil na základě dohody pěti předsedů poslaneckých klubů koalice SPOLU a koalice Pirátů a STAN navrhnout tuto změnu v programu 6. schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se o předřazení pěti tisků v kapitole První čtení, konkrétně v tomto pořadí navrhuji jejich zařazení na začátek bloku prvních čtení.

Všechny tyto tři tisky byly předloženy ještě vládou předchozí.

A jako pátý v pořadí bod číslo 34, sněmovní tisk 39 senátní návrh novely zákona o volbách, zjednodušeně řečeno, korespondenční volba ze zahraničí.

Také děkuji za přednesený návrh.

Děkuji, paní předsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, navrhuji zařadit do bloku prvních čtení sněmovní tisk 54, bod 41. Myslím, že se to hodí k celkovému programu, protože tady se budeme zabývat touto otázkou.

Nenavrhuji zde konkrétní dobu. Děkuji.

Čili kdybyste byla tak laskavá a zopakovala přesně ten čas.

V případě, že neprojde jeho první návrh, tak jako první bod, a v tu chvíli podmiňujeme těmito dvěma schváleními i to zařazení, které navrhujete vy. Děkuji, rozumíte správně, a děkuji za zpřesnění. Děkuji. Další přihlášený je pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já si dovolím dát protinávrh proti návrhu paní předsedkyně klubu ANO Schillerové, a tedy zařazení dvou volebních bodů pod číslem 65 a 66, tedy Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny a Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny, a to pevné zařazení na pátek od 13.30 hodin.

Děkuji za přednesení návrhu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně.